Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a současně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak všichni víte, prezident republiky dnes, 4. dubna, jmenoval ministrem průmyslu a obchodu pana Jiřího Havlíčka. Dovolte mi, abych mezi námi nového člena vlády přivítal a popřál mu mnoho úspěchů v jeho práci. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Já navrhuji paní poslankyni Černochovou a pana poslance Miholu. Pokud nejsou jiné návrhy, budeme hlasovat.

Je to hlasování číslo 1. Návrh byl přijat. Paní poslankyně Kailová má kartu číslo 72.

Paní poslankyně Hubáčková karta číslo 74. O omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adámek zahraniční cesta, pan místopředseda Bartošek zdravotní důvody, paní poslankyně Bohdalová do 15. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Brázdil zdravotní důvody, pan poslanec Čihák zdravotní důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, pan poslanec Fiala rodinné důvody, pan poslanec Grospič zahraniční cesta, pan poslanec Janulík bez udání důvodu, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Ondráček do 16. hodiny osobní důvody, pan poslanec Ploc pracovní důvody, pan poslanec Pojezný do 16. hodiny osobní důvody, pan poslanec Snopek zahraniční cesta, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Šidlo osobní důvody, pan poslanec Urban bez udání důvodu, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek bez udání důvodu.

Tolik omluvy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás prosím... Já vás prosím o klid. Poprosím kolegu Filipa, aby za mě na chvíli převzal řízení schůze, a hlásím se tímto o slovo. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vystoupil trochu netradičně hned v úvodu naší schůze a upřel vaši pozornost k člověku, který si to bezesporu zaslouží.

Měl tu čest stenografovat počínaje Antonínem Zápotockým všechny československé a české prezidenty, rovněž tak nespočet ministrů, poslanců a činí tak dodnes. I díky jeho práci jsou pro historii zaznamenány tisíce stran projevů nás politiků.

A protože, jak sám říká, má rád řečníky stručné a věcné, dovolil bych si toto své krátké vystoupení ukončit a vážený pane doktore, ještě jednou vám popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a životních sil. A dovolte mi, abych vám předal drobný dárek.